Děkuji, vážený pane předsedající. Paní senátorko, vládo, já možná k těm občanským právům.

Protože oni už ty takzvané předběžné držby mají v tuhle chvíli. Na Slovensku se ještě obávají rozhodnutí Ústavního soudu.

To jsou úplně jiné koridory. Ale bez tohoto to nepostavíme. Jsou to práva konkrétních vlastníků, anebo se bavíme o občanských právech aktivistů? A skutečně říkat, že občanská práva vlastníků pozemků jsou stejná jako občanská práva aktivistů, tak to já si teda nemyslím. Protože aktivisté většinou nebojují za vlastní majetek.

Co si to vůbec tady berou za právo, které tady uplatňují? Toto, a ne občanská nebo vlastnická práva konkrétních vlastníků.

Také děkuji. Nyní faktická poznámka, s kterou vystoupí pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.

A další věc.

On tam zmínil termín sloučení těch řízení. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník. Připraví se paní ministryně Šlechtová s faktickou poznámkou.

Já mám bohužel obavu, že tomu tak nebude.

Nyní tedy s faktickou poznámkou paní ministryně Šlechtová a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Nový stavební zákon. Samozřejmě, jak jsem slíbila, Ministerstvo pro místní rozvoj má hotové teze. Takže na tom pracujeme. A nemáte tušení, kolik lidí má své vlastní zájmy, kolik lidí se mě snažilo ovlivňovat. Kolik pozměňováků ve Sněmovně i v Senátu jsme zažili již v meziresortním připomínkovém řízení, kde jsme dostali dva a půl tisíce připomínek. V podstatě nemáte tušení, vážená Poslanecká sněmovno, kolik věcí jsme dávali dohromady jako Ministerstvo pro místní rozvoj, které je střechovým a zastřešovalo všechny pozměňovací návrhy. Co se týká spolků. V podstatě díky pozměňovacímu návrhu, který tady byl schválen napříč politickým spektrem v této Poslanecké sněmovně, pozměňovací návrh pana poslance Foldyny a pana Adámka, z osmi a půl hodin, které jsem strávila v Senátu obhajováním této novely, jsem sedm hodin strávila obhajováním v podstatě i tohoto pozměňovacího návrhu.

Nicméně proč. Víte, ten zákon, ta novela byla jasná od začátku fungování této vlády. A aby se takto významný nástroj dostal skrz pozměňovací návrh, skrz změnový zákon do stavebního zákona, nebylo vůbec nikým projednané, nebylo to projednáno s žádnými stakeholdery.

Čas vyměřený pro faktickou poznámku platí pro všechny stejně. Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou. Musím ještě zareagovat na pana kolegu Zemka prostřednictvím předsedajícího. Není pochyb o tom, že zákon o vlivu staveb na životní prostředí zhorší a zkomplikuje výstavbu v České republice. Zhorší a zkomplikuje. A to, že máme platný stavební zákon... Já myslel, že nám všem společně vadí, že Česká republika patří k nejhorším zemím, posuzujeteli dobu podání žádosti o stavební povolení k vydání stavebního povolení. Já myslel, že nám to vadí. Zřejmě to naopak některým poslancům ze sociální demokracie vyhovuje. Nyní pan poslanec Václav Zemek. Připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.

Ale není to správní proces.